Podle jeho návrhu, tedy návrhu Ministerstva financí, se k paušální dani mohou přihlásit fyzické osoby, které mají vedle příjmů ze samostatné činnosti také příjmy ze závislé činnosti, jak už tady uvedl pan ministr financí, kromě toho budou moci mít zaměstnance, což nyní nelze, a ne vždy budou muset podávat daňové přiznání.

Následně se Ministerstvo financí na týden zcela odmlčelo.

Znovu zdůrazňuji, že se jedná o návrh Ministerstva financí.

Protože jsem stoupencem paušálního zdanění, navrhuji tento návrh Ministerstva financí učinit životaschopným, a proto podávám návrh v rámci druhého čtení, který máte zaregistrován pod číslem 5318.

2. Stanoví, že správce daně může podnikající fyzické osobě určit paušální daň maximálně o 10 % vyšší, než je jeho průměrná daňová povinnost za tři předcházející zdaňovací období. 3. Stanoví minimální výši daně na 10 tisíc korun.

Kdo vám dneska, prosím vás, za 10 tisíc korun bude pracovat? Pro koho je toto opatření 250 tisíc obrat ročně? Je to výsměch! Je to výsměch podnikatelům. Netýká se to téměř nikoho. Funkční systémové a dobře nastavené paušální zdanění má u nás tradici sahající do první republiky a v současnosti ho používají všechny rozvinuté země. A státy, o kterých tady mluvil pan ministr Babiš, že mají evidenci tržeb ano, mají, ale není to jediný nástroj, do kterého tlačí všechny podnikatele, protože mají také samozřejmě paušální zdanění a kombinují to, což my jsme měli udělat jako krok číslo jedna, a ne všechny tlačit do elektronické evidence tržeb. Můj návrh je systémový, přinese snížení finančních nákladů a administrativní zátěže na straně státu, ale samozřejmě i na straně fyzických osob, kdy zavedením EET se navýší počet zaměstnanců Ministerstva financí zhruba o 350 lidí, což je roční výdaj zhruba 20 milionů korun jenom na mzdách, a to nemluvím o ostatních výdajích.

Deset tisíc korun znamená pro podnikatele 800 korun měsíčně, což je pro něj daleko levnější než si pořizovat pokladnu a 600 korun měsíčně platit poplatek za používání systému na EET.

Pokud se tito lidé rozhodnou, aby nemuseli zavádět EET, což jim zvyšuje náklady, že přejdou na paušální zdanění, tak od každého tohoto podnikatele fyzické osoby stát vybere 10 tisíc korun. Proč mluvím o minimální dani?